Někde jsem četl, že tento návrh je nedomyšlený a drahý, protože zvyšuje počet radních České televize. Autor tohoto výroku se kardinálně mýlí, protože jde bezesporu o promyšlený tah, který za miliony korun navíc ze státní kasy posílí moc vybrané lobby pod taktovkou vládní pětikoalice nad Českou televizí a Českým rozhlasem.

Před nedávnem se tam pár radních o nějaké změny k vyšší kontrole a odpovědnosti pokusilo a víme, jak hysterické zděšení to na veřejné i politické scéně ze strany exponentů vládní pětikoalice vyvolalo.

Kdo odporuje, toho zničí buď ekonomicky, nebo v horším případě i cestou kriminalizace. Radní České televize i rozhlasu mají zastupovat všechna hlavní názorová spektra v naší zemi, tak praví zákon. Snahou vládní koalice je tomu prostě na maximum zabránit. A pravdou je i to, že samotní senátoři ve většině nezastupují téměř nikoho. Tady právě srovnávám s tou Poslaneckou sněmovnou.

Ta nespočívá jen ve vládě lidu a většiny, ale také v naslouchání a respektu k názoru druhých a v podílu na správě pro zástupce politické menšiny. Což je, v uvozovkách, hezký paradox a ukázka pokrytectví, že ti, co údajně prosazují takzvaná práva menšin v reálné politické praxi, jakákoliv práva menšiny likvidují. Samozřejmě je to tak, že takzvaná práva menšin vám, vážení vládní poslanci, fakticky slouží jen k potlačení práv normální většiny a politické opozice. Myslete na to, že trpělivost občanů s totalitními vládami není nekonečná. A podívejme se na to, jaká je tady tedy dneska situace v České republice a tady v Poslanecké sněmovně.

Chceme, aby vláda řešila drahé potraviny, a chceme také řešit drahé bydlení a chceme také řešit to, že vláda dosud nezajistila dostupnost základních léků.

A já si myslím, že je to skutečně pro většinu občanů v České republice úplně nepřijatelné, to, co tady předvádí vláda Petra Fialy.

A že je špatně, že naopak vaší prioritou je ovládnout Českou televizi politicky a že chcete naopak, aby lidé měli drahé potraviny. Dneska už ty potraviny jsou v České republice dražší než v Německu, v Rakousku a v Polsku.

To znamená, my samozřejmě to, že vy ta situace je taková, že Fialově vládní pětikoalici dneska už podle průzkumu věří něco přes 20 % občanů. Pouze něco přes 20 % občanů.

Takže to prostě my s tímto přístupem nesouhlasíme.

Tady bych jenom připomněl, že Česká republika pod vedením Fialovy vlády je jedinou zemí, které stoupl veřejný dluh za to poslední sledované období, to je třetí čtvrtletí loňského roku. Jsou to čísla Evropského statistického úřadu, Eurostatu. To znamená, takové to vymlouvání na Ukrajinu, to je samozřejmě lež.

A je tady prokazatelné i v tom evropském srovnání, že je to skutečně nejhorší vláda, která tady v současné době vůbec v těch zemích Evropské unie vládne.

My jsme žádnou omluvu nepodávali. My jsme žádnou omluvu nepodávali.